Co se týká vládního zmocněnce.

Ale samozřejmě ten člověk nebude mít pravomoci směrem k ministerstvům a ty pravomoci ten člověk potřebuje nejenom k Ministerstvu dopravy, ale třeba i k Ministerstvu financí. To znamená, tam stejně budete muset mít na ministerstvu nějakého člověka, který bude jmenován nebo by měl být jmenován a být zodpovědný za přípravu dálnice D3 nebo jakékoliv jiné dálnice. Děkuji panu poslanci Váchovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Pan ministr Prachař. Prosím, pane ministře.

Co se týká D3 ve Středočeském kraji od Tábora směrem k Praze, tak skutečně byly zrušeny zásady územního rozvoje kraje, to znamená příprava vůbec postupu dál. Tady čekáme na to, až Středočeský kraj, zastupitelstvo nám dá naprosto jasně doklad, že má obnovené zásady územního rozvoje kraje.

Děkuji panu ministru Prachařovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, tak tedy rozpravu končím a táži se pana poslance Františka Váchy, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče Vácho, prosím, ptám se vás, jaké navrhujete usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Spokojenost, ano.

Myslím, že je to poprvé, co tady slyším, že je někdo s odpovědí ministra spokojen. A gratuluji také panu ministrovi Prachařovi, že toho dosáhl. Tím bychom vyčerpali interpelace, ale máme ještě dvě, které nebyly přerušeny a my bychom je měli přerušit.